Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké skoro poledne.

Tato změna se bohužel v čase ukazuje jako nepromyšlená, nesystémová a také nelogická a bohužel technicky komplikovaně realizovatelná.

Reálný přínos této změny navíc v zásadně žádný není.

Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Schválně to říkám takto: se nechají, protože si lidé takto volají, ptají se, můžu tě říct? A tohle chceme změnit.

Proto předkládám dva pozměňovací návrhy. Řešení, které tady je předložené, určitě nějak pomůže, určitě nějak situaci zlepší, ale je to pořád snad ne ani polovičaté, ale jenom takové třetinkové řešení.

Abyste nebyli, vážené kolegyně a vážení kolegové, v morálním dilematu, zda je možné pozitivně motivovat i ty, kteří si neplatili nemocenské pojištění, tak předkládáme dvě verze toho pozměňovacího návrhu.

Prostě jsme to předložili, jsme přesvědčeni, že situace je tak objektivně napjatá, že toto má smysl, ale zvažte to, prosím, vážené kolegyně a kolegové.

Dobrý den, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo.

Mám vás tady teď a potom ještě čtvrtou v pořadí.